A to, že se mi posmíváte, že nemám elektronický podpis no, nemám ho. Myslíte si, to, že vy tady děláte všechno elektronicky, že tím pádem vlastně to má nějaký zásadní vliv na co? Podstatné je, pokud člověk má v životě nějaké vize, tak je promění na skutky.

Takže tolik. My totiž něco reálně děláme. Děkuji. Já jsem pracoval jako advokátní koncipient, řešil jsem problémy lidí, takže nešel jsem ze školy přímo do politiky.

Takže bych poprosil, abyste tady nelhal, pane předsedo vlády. A bod číslo dva. Já jsem celou dobu mluvil o Ministerstvu pro místní rozvoj, které pět let máte, kde je stavební řízení. Ministerstvo financí přece neřeší stavební řízení. To řeší Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam máte pět let svoje nominanty. Pět let tam sedíte. A tam je stavební řízení. Děkuji. My jsme za velice krátký čas vyřešili problém výstavby bytů. Paní Dostálová má výstavbu. Společně.

A to, co jsme dokázali, máme i napsané.

My vám dáte termín. Tak nám řekněte termín a my přijdeme. Protože vy jenom máte řeči. To jste ukázali na tom IT. Děkuji.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Vyzývám pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci na ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Já si ji ponechám pro další vystoupení.

Já jsem se chtěl paní ministryně zeptat na systém NEN. Pan premiér říkal, jak teď konečně vláda řeší všechno elektronicky. Tak systém NEN řešila pět let ministryně různá ministryně za hnutí ANO. Je to pozoruhodná ukázka IT systému. My budeme teď, v této schůzi, řešit zákon o přístupnosti internetových stránek, tak ten systém NEN, který by měl být příkladem přístupnosti, je opakem pravého opaku. Je nepřístupný, když s ním chcete něco udělat, tak na odezvu při zátěži můžete čekat až pět minut.

Pane poslanče, děkuji. Dále bych poprosil o vystoupení pana poslance Marka Výborného, který byl vylosován ve druhém pořadí, k přednesení ústní interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jenom bych se chtěl tady velmi krátce zastat kolegy Michálka.

Já bych chtěl poprosit všechny poslance v sále, aby dodržovali jednací řád, a pokud budou vyzváni k interpelacím, aby se vyjadřovali k interpelaci přímo na interpelovaného ministra nebo ministryni.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Také v její 17stránkové reakci na mou interpelaci jsem nenašla odpovědi na mé otázky, mezi jinými například také konkrétní odpověď, kdo je autorem metodické příručky. To znamená jména konkrétních osob.

MPSV dlouhodobě volá po sjednocení péče o ohrožené děti pod jeden resort.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času.